152. Prosím pana ministra dopravy, aby se ujal slova.

Výroční zpráva o činnosti Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014, jejíž součástí je i roční účetní uzávěrka, podává ucelené informace o činnosti, financování a hospodaření fondu v roce 2014. Ze schváleného rozpočtu tvořilo 5 miliard prostředky OPD2, které vzhledem ke skutečnosti, že nebyl schválen operační program, nebylo možné čerpat.

Vzhledem ke skutečnosti, že nedočerpané národní prostředky lze převést do roku 2015, byly v roce 2015 tyto využity na kofinancování prostředků EU a financování oprav druhé a třetích tříd v krajích. Děkuji, pane ministře.

Prosím, pane poslanče. Dobrý večer, dámy a pánové.

Prosím, pan předseda klubu ODS. Hezký podvečer, kolegyně, kolegové. Aby to nebylo úplně bez povšimnutí, tak nejprve chci říct, že nemám žádný návrh usnesení. To usnesení je logické. Určitě já i my, členové klubu, budeme hlasovat pro přijetí toho usnesení.

Tak já to zkusím trochu rozebrat. Příjmová stránka dopadla relativně dobře.